Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, můj první příspěvek byl stručný a měl upozornit na nesmyslnou diskriminaci obcí, nic víc, nic míň. Pak jsem ovšem ze strany zejména pana ministra Babiše slyšela tolik novátorsky pojatých informací, že zkrátka a dobře musím reagovat. Vážený pane ministře, dovolte mi proto, abych se vás pokusila poučit. Ve třetím čtení tohoto návrhu je skutečně nejvyšší čas. Tedy pro vás není dostatečně přesvědčivé ani to, že obce a města jsou obecně lepšími hospodáři s veřejnými prostředky než stát, ani to, že obce a města nejen nakládají s veřejnými prostředky účelně, ale dokonce je dovedou i šetřit, třeba na spolufinancování projektů z evropských peněz, nebo ani to, že je vládní návrh k obcím a městům hrubě nespravedlivý, protože na rozdíl od nich krajům pro zrušení druhého pilíře důchodové reformy vrací; což jsou všechno argumenty, které zazněly v rámci předchozího projednávání. Pokusím se tedy přidat ještě něco navrch, něco, čemu byste mohl rozumět. Východisko je jednoduché. Když subjekt, stát, obec nebo kraj, vykonává více agendy, měl by mít také k dispozici více zdrojů. Když má více agendy, ale méně zdrojů, vzniká problém. A přesně k tomu u nás v posledních letech došlo. Víte, pane ministře, kolik povinností bylo na obce jen za posledních deset let uvaleno? Víte to? Já myslím, že ne. Ale já to vím přesně. Hodně, opravdu hodně. A ví to velmi dobře každý starosta na malé obci a na velké obci. Děkuji. Já také děkuji. Ale na té malé obci asi přece jen trochu lépe, protože je starosta často právě tím, kdo tyto povinnosti musí plnit. Pokud jde o ty zmiňované povinnosti, považte, že jen v tomto volebním období bylo přijato 124 zákonů. Není divu, že letos v létě sepsaly organizace jako Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova prohlášení, které reaguje na letošní novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Novela zavádí pro územně samosprávné celky povinnost poskytovat dotace výhradně na základě žádosti o poskytnutí dotace s celou řadou předepsaných náležitostí prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy a následného vyúčtování. Rovněž zavádí další povinnosti, které zvyšují administrativní zátěž, jako jsou vypracovávání dotačních programů, zveřejňování záměrů v delší lhůtě, než je lhůta obvyklá, vypracování veřejnoprávních smluv na každou, byť i marginální dotaci, vyúčtování dotace bez rozdílu, přezkoumávání rozhodnutí o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a především vyhotovení sdělení o nevyhovění žádosti včetně odůvodnění, které může přezkoumávat správní soud. Obce a města podporují nestátní, neziskové a zájmové organizace řadou drobných dotací v rozmezí 500 až 5 tisíc korun. Ekonomické ohodnocení nově zaváděných administrativních úkonů ve finančním vyjádření převýší mnohdy hodnotu dotace poskytnuté žadateli, a tak dále a tak dále. Obcím a městům prostě povinností skutečně přibývá a to má své ekonomické souvislosti.

Ale rozhodně ne tolik, aby to pokrylo výkon veškerých úkolů, kterými stát obce rok za rokem doslova zasypal. A už vůbec ne těch úkolů, které by samosprávy pro své občany realizovaly. To je tedy první argument, na který chci upozornit. Stát toho chce po obcích a městech moc a dává jim za to málo.

Druhý argument s tím prvním úzce souvisí. Výkon přenesené působnosti není ze strany státu obcím a městům plně hrazen, jde jen o příspěvek. Obce a města proto na výkon přenesené působnosti vynakládají ročně stamiliony, ba miliardy korun. A toto číslo samozřejmě v čase roste na rozdíl od tohoto příspěvku. O drobných nárůstech by se snad ve slušné společnosti raději ani mluvit nemělo. A třetí, už poslední argument. Tato vláda se hlásí k zásadě subsidiarity, ale jen tehdy, když se jí to hodí. Na vnitrostátní úrovni, zdá se, princip subsidiarity končí za hranicí krajů. Víte, pane ministře, já jsem dospěla k názoru, že vás osobně to prostě nezajímá, že to pro vás není téma. Není lepší doklad než skutečnost, že expertní pracovní skupina na Ministerstvu financí k rozpočtovému určení daní, jejíž zřízení jste s velkou slávou slíbil po setkání s předsedou SMO, se ještě nesešla. Nevím, proč taková prodleva. Jediné, co mi vlévá určitou naději do žil, že pozměňovací návrh, za který tu kopu, podpořili ve výboru pro veřejnou správu také poslanci z hnutí ANO, poslanci, kteří si pamatují volební program, za který kandidovali. Tam se totiž píše: Zajištění místního rozvoje má být doménou obcí, které mají mít dostatek prostředků pro jeho dosahování. Proto ANO odmítá koncept dotačního financování obcí a navrhuje posílení rozpočtového určení daně pro obce a zajištění místního rozvoje. Já těmto kolegům děkuji a věřím, že je odvaha neopustila. To samé platí snad i v případě dalších kolegů a kolegyň z koaličních řad, kteří podporu pozměňovacím návrhům avizovali ve druhém čtení. Prosím je tedy ještě jednou o tuto podporu a věřím, že jich nebude málo. Děkuji za pozornost.